Důchodcům by se za to mohla zvednou penze představte si to, 450 korun měsíčně, nikoli těch směšných 40 korun, které schválila vláda a nám ostatním spoření na důchod. Zaujala mě myšlenka, že vlastně dnes investicemi do dosud velmi neefektivních obnovitelných zdrojů platíme příjemnou budoucnost generacím, které na tom budou ekonomicky mnohem lépe než my. A kdybychom např. těch 45 mld. korun ročně spláceli náš státní dluh, případně o to snížili deficit státního rozpočtu, za dvacet let bychom se dostali na polovinu dnešní příšerné dluhové sekery a to by byla pro naše potomky podstatně lepší zpráva. Všechny výše uvedené argumenty jsou podpůrné pro to, abychom se skutečně zamysleli, zda není čas věci uvést do normálního stavu. Brusel nám jasně sdělil, že naše podpora většiny obnovitelných zdrojů je nelegální nebo nepřiměřená, že 42 mld. korun tady ministerstvo vyplácí bez zákonné opory, ale s posvěcením premiéra a minimálně s tichým přihlížením ministra financí, který hledá, jak kde ušetřit. Vážení kolegové a kolegyně, jsou to velmi závažné argumenty, a jestliže dnes řešíme každou miliardu ve státním rozpočtu, tak přece nenecháme jen tak bez povšimnutí 4 mld. korun měsíčně. Věřím, že tento návrh podpoříte. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

Já se spíš obávám, že budoucí generace nám budou docela závidět.

Prosím, máte slovo.

Došlo k nějaké dohodě napříč ústavněprávním výborem, jak by ten návrh měl vypadat, a myslím, že se jedná samozřejmě jenom o tisíce rodičů měsíčně, kteří musí zcela zbytečně jít k opatrovnickému soudu platit za to, aby se dostali ke svým penězům, a že bychom urychlením projednávání tohoto návrhu, který tady už leží téměř rok, jenom těmto lidem pomohli. Takže vás žádám o podporu tohoto návrhu, aby byl zařazen za dnes pevně zařazené body. Ano, děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec David Kádner.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Proto navrhuji zařazení bodu Energetická bezpečnost České republiky a její řešení vládou České republiky, a to na dnešní den za pevně zařazené body.

Půjdu po jednotlivých zdrojích a budu se snažit vysvětlit svůj postoj. Obnovitelné zdroje tvoří asi 13 % energetického mixu České republiky, ale v zimě nás příliš nezásobují, zvlášť pokud teploty klesnou pod minus 15 stupňů jako minulý týden.

Česká republika by tedy přišla skoro o desetinu své výrobní kapacity a musela by ji něčím nahradit. Šlo by to jádrem, které tvoří asi pětinu naší výroby. Až do konce roku byly zhruba dvě třetiny této výroby kvůli falešným revizním zprávám a špatným svarům ohroženy. Byly de facto zastaveny a mluvilo se o nutnosti nastartovat zdroje pomocí parní lokomotivy, která se pošle do reaktoru.

Akcie ČEZ jsou na mnohaletém minimu, hrozil nám reálně několik měsíců výpadek dalších cca 15 % kapacit výroby energie České republiky.

Němci nám ukázali, že protiruské sankce platí jen někdy a jen pro někoho, a domluvili si s Ruskem separátní smlouvu a řeší si svůj průšvih s obnovitelnými zdroji bez ohledu na následky jak v Česku, tak i v Polsku.

Asi plyn použijí primárně pro sebe, jak to ostatně mají ve svých zákonech napsáno. My sice máme plné zásobníky, ale ty se přes zimu vyprazdňují a v únoru bývají téměř prázdné. Tedy i zde bychom přišli o velkou kapacitu. Celý podzim plnily stránky novin příběhy lidí, kteří čekali na hnědé uhlí i několik týdnů, protože prostě nebylo k dispozici.

Děkuji za pozornost.